Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Bylo to několikrát řečeno i na výboru pro evropské záležitosti.

Opravdu moc prosím zkusme... Je nepřijatelný i pro nás. Řekněme si, co všechno se na úrovni Evropy povedlo.

Vždyť to, co tady je neustále opakováno, neleží na faktech. Zkuste se s tím seznámit!

Váš čas, paní poslankyně, uplynul. Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Kobza. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Kopřiva, po něm pan předseda Benešík. Pane poslanče, prosím. Děkuji, pane předsedající.

Je taková premisa: budeme pomáhat tam, kde to bude mít smysl, a tam, kde prostředky, které na to budou vynaloženy, budou vynaloženy účelně.

Takže v první řadě se chceme postarat o vlastní lidi, o vlastní bezpečnost, a pokud budeme například stavět učňovská střediska pro výuku v dotyčných zemích, v Africe, kde jsem také strávil dost času, tak samozřejmě to smysl má. Děkuji. Pan poslanec Kopřiva a jeho faktická poznámka. Pane předsedající, díky za slovo.

Takže pan předseda Benešík. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Ty statistiky se dají dohledat. To znamená, že opravdu Česká republika dlouhodobě, a to i v době Miloše Zemana, to přiznávám, vyhodnocovala tyto lidi jako ekonomické migranty nebo jako ty, kteří si nezaslouží mezinárodní právní ochranu, a tomu je tak dodnes.

Prostě byla, jenom z těch čísel.

Samozřejmě že ty válečné konflikty se do toho odrážejí. Ale český azylový systém podle mého názoru funguje dobře. Já jsem o tom přesvědčen. Ta předešlá i tato. Možná trochu ztrácíme čas. Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

A druhá věc.

Děkuji. Takže řekl bych, že považuji za velice nesportovní a nefér něco takového tady říkat na mikrofón. Další faktická poznámka pan poslanec Jurečka. Prosím, pane poslanče.

To znamená, pomáháme jak v oblasti školství, zdravotnictví, tak v oblasti budování základních sociálních potřeb a služeb, ale také pomáháme v tom, aby ti lidé tam mohli mít práci a pracovní příležitosti.

A toto všechno děláme.

Myslím, že tato spolupráce rozvojová má velký efekt.